My jsme proto hledali nějaké kompromisní řešení, aby pro tyhle rodiče byla alespoň nějaká šance.

Chceme, aby opravdu stále platilo, že se chodit do práce vyplatí.

Vítáme navýšení rodičovského příspěvku jako poslanecký klub Pirátů, podpoříme tento návrh a současně bychom rádi přispěli k dlouhodobému řešení, ať není potřeba pravidelně toto otevírat.

Tam nám je jasné, že bude potřeba kompromisní řešení, proto předpokládáme i takové. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, konečně se dostáváme k projednávání tolik ožehavého tématu a tématu, nad kterým panuje ve své podstatě napříč politickým spektrem poměrně vzácná shoda.

Tedy původní slib byl, že se nebude zvyšovat rovnou o celou částku těch 80 tisíc, ale půjde to postupně po 40 tisících.

To znamená, svůj slib z původních 40 plus 40 tisíc, tedy postupného zvyšování, přehodnotila a přišla s tím, že bude rozumnější zvýšit rovnou o celých 80 tisíc.

Tato situace, ten neustále se měnící postoj k tomu, jakým způsobem, komu všemu bude vyplácen zvýšený rodičovský příspěvek, vedl k tomu, že se rodiče, které to samozřejmě velmi zajímá, protože se jich to týká, začali nejenom velice angažovat, což je určitě chvályhodné a dobře.

Že to totiž je dávka, která je určena jako určitá náhrada ušlého platu nebo mzdy toho rodiče, který je s dítětem, pečuje o něj, a tudíž nemůže v tu chvíli plně pracovat, byť samozřejmě flexibilita k tomu příspěvku už dnes velká je a pracovat částečně určitě lze, ale je to právě odměna za to, že se věnujete péči o dítě, nikoli dávka na dítě, tak jak se může mnohým zdát.

Já se domnívám, že vlastně tady v tomto případě ten návrh je nakonec málo ambiciózní v tom, že řeší samotné zvýšení.

Jedním z těchto problémů, které si myslíme, že bychom měli konečně už otevřít, nebo o nichž bychom měli začít debatovat, je, jestli přece jenom ta nejdelší varianta čerpání, čtyřletá, není příliš dlouhá.